Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Ne. Přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování.

Já ho tedy ukončuji. Přistoupíme k dalšímu bodu.